Také děkuji a jenom doplním, že členové vlády nemusí se obracet na poslance prostřednictvím předsedajících. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Pak jste někde zapomněl na emise CO2 vznikající při výrobě elektrické energie, a poté, co baterie doslouží, musí projít procesem likvidace.

Opět děkuji za dodržení času a nyní vystoupí pan ministr dopravy Martin Kupka. Vážená paní předsedající, vážená kolegyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, myslím, že mě rozhodně nikdo nemůže podezřívat ze zaslepené vášně pro elektromobilitu.

Ale zároveň bych nikdy nepodepsal například normu Euro 7 v té původní podobě, která by skutečně znamenala ohrožení pro evropský automobilový průmysl a znamenala by ohrožení spalovacích motorů, které v současné době v té nejmodernější verzi jsou významně šetrnější k životnímu prostředí například než spalovací motory, které se vyráběly před mnoha lety.

V případě bateriových elektrických vozidel, plně bateriových elektrických vozidel tak ten poplatek zůstane nadále nulový jako forma, o které nerozhodla tato vláda, ale který se v českém prostředí vyskytuje už nějaký čas. Zároveň se domnívám, že s postupem rozvoje elektromobility půjde také postupně o změnu i podmínek z hlediska zpoplatnění.

Nicméně platí, že z hlediska postoje české vlády budeme nadále podporovat co nejvyváženější rozvoj mobility obecně, kam patří i náš jednoznačný odmítavý postoj vůči Euro 7 a vůči v tomto směru technicky nerealizovatelnému tlaku na větší rozvoj elektromobility.

Jsem přesvědčený o tom, že náš pohled na mobilitu obecně má vyjadřovat prostě zdravý rozum, že v tomto směru máme postupovat tak, abychom neohrozili nikoho z těch, kteří využívají současná auta se spalovacími motory, ani ty, kteří se rozhodli pro jakoukoliv formu alternativního pohonu. Máme postupovat tak, abychom zároveň dokázali, a to je vlastně to nejpodstatnější, splatit dramatický dluh České republiky vůči nedostavěné dálniční síti.

Veškerý výnos z dálničních známek míří právě do dopravní infrastruktury, na údržbu a samozřejmě i na investice. Všechny peníze, které motoristé zaplatí za dálniční známky, tedy mohou přímo vidět v podobě nových rozestavěných úseků dálnic i v podobě udržované dopravní sítě.

Děkuji a paní poslankyně položí doplňující dotaz. Prosím.

A byla to právě Česká republika, která se jako první mezi členskými státy postavila proti představené podobě normy Euro 7. Byli jsme první, kdo začal bít na poplach.

A nebudeli platit, znamená to zároveň, že se podaří udržet i evropským automobilkám výrobu vozidel se spalovacími motory po nějaký čas, a to v podobě, která je mimochodem vůči životnímu prostředí skutečně šetrnější než vozidla, která se vyráběla před mnoha lety.